Vláda schválila na své schůzi 30. března letošního roku návrh zákona a následující den jej přeložila Poslanecké sněmovně. Návrh byl poslancům rozeslán ten samý den jako sněmovní tisk 803. A na základě usnesení vlády dále požádal pan premiér předsedu Poslanecké sněmovny, aby tento vládní návrh byl projednán ve zkráceném jednání v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze.

Není to nyní nutné. Ano. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Kubíček. Prosím, máte slovo.

Návrh zazněl, je jasný. Dám o něm hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 151, přihlášeno 92 poslanců, pro 60, proti nikdo. Návrh byl přijat. Schválili jsme tedy tento limit pro vystoupení jednotlivých poslanců. Rozprava byla otevřena. První se do rozpravy přihlásil pan poslanec Dominik Feri, připraví se paní poslankyně Hyťhová.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, pět minut je schváleno Sněmovnou, já mám dovoleno pět vět od mé předsedkyně strany. Tak. Ale přijde mi, že se pan ministr velmi zlepšuje. A přijde mi, že ten návrh, který sem byl předložen, je ze všech ostatních...

A to nejenom po té stránce technické, ale po stránce toho, co řeší, v jaké době to řeší a že řeší toliko věci, které je potřeba vyřešit aktuálně. Přesto ale vznikly nějaké nedostatky, podněty z praxe. Tady to nebude o žádné velké politice.

Obsahově jde za prvé o úpravu ukončování kurzů celoživotního vzdělávání a mezinárodních kurzů. A za čtvrté jednání distančně i pro Radu vysokých škol a Českou konferenci rektorů. To jsou skutečně technické věci. Nad rámec tady toho jsem ještě poprosil pana ministra říkám to tady na mikrofon, možná se na vás také obracejí spoluobčané ve věci umožnění přechodu těm, kteří studují v zahraničí, studentům, buď denní studium, například nějaká gymnázia, Pirna kupříkladu.

My tento návrh podpoříme a předkládáme čtyři technické pozměňovací návrhy. Děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Za nás samozřejmě, my tento návrh podporujeme. Myslíme si, že je také napsán správně a řeší aktuální situaci.

Takže pevně věřím, že nadále tyto věci budou více konzultovány s vedením škol, a to i se základními školami, i s vysokými školami. Jinak si myslíme, že tento návrh, samozřejmě tyto kroky jsou velmi podstatné a důležité, nevyhnutelné a určitě to studentům na vysokých školách pomůže.

Takže potom si řekneme v dalším čtení.

Děkuji. Pan poslanec Jiří Mihola, připraví se pan poslanec Baxa. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, naštěstí mně předseda strany neporučil, že můžu maximálně pět vět, takže jich bude asi trošičku více.

Nicméně stejně jak jsem to tady zaregistroval u někoho z předřečníků, myslím si, že trošičku rezerva bylo myslím to teď dobře, pane ministře, já jsem vás k tomu vyzýval svým dopisem. Mnohé věci by mohly být ještě lépe sladěny, a je to docela zapotřebí, protože víme všichni, jak je školství citlivé, kdyby se k těm termínům a k těm stěžejním záležitostem, které jsou zejména tedy v tom blízkém časovém horizontu, sešli zástupci, delegovaní zástupci základních, středních, vysokých škol. Jsou to vlastně provázané věci, spojité nádoby. A nevím, možná se to někde odehrálo za zavřenými dveřmi a nevím o tom a neví o tom veřejnost.

Pro mě je u toho zákona nejpodstatnější ta skutečnost, že vychází vstříc vysokým školám a studentům samotným a akceptuje vlastně požadavky, nebo asi je to i na základě diskuze a podnětů představitelů univerzit a nemusíme je ani všechny vyjmenovávat. Takže proto my jsme připraveni podpořit ty pozměňovací návrhy, jsou většinou technického charakteru. S některými nemám problém. Některé jsou možná zbytečné. Ale ta podstata vězí v tom návrhu samotném.